Domnívám se, že tak dochází k faktické likvidaci práce tohoto výboru.

Shledává Ministerstvo vnitra tento stav v souladu se zákonem? Vážený pane ministře, jak budete postupovat jako dozorový orgán, tedy Ministerstvo vnitra, aby tato škodlivá situace ve Středočeském kraji byla napravena a kontrolní výbor byl plně funkční?

Děkuji.

Tím podle mého je vytvořen předpoklad, aby ta činnost výboru byla i nadále zajištěna.

Děkuji, pane ministře. Jak jste také říkal, že je povinností zvolit předsedu, a to neprodleně, což se z politických důvodů nestalo, což považuji za velmi závadné, protože přece jenom bývá dobrým zvykem, že kontrolní výbor je svěřen opozici a nikdy s tím nebývají problémy.

Pokud nemáme podnět, nemůžeme konat.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, víme, že aktuální stav poradenských center na vysokých školách je nedostačující. Zároveň v tuto chvíli nemají poradenská centra kapacity na to, aby se zaměřila na prevenci. Přitom zahraniční praxe ukazuje, že se investice vrátí, a to jak v ukazatelích kvality života, tak ekonomicky.

Bohužel ta verze, kterou schválila vláda, mi přijde jako nedostačující, tak se ptám, zdali plánuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu případně s Ministerstvem financí vytvořit nějakou koncepční strategii financování těch služeb a poradenských center a za druhé, zda ministerstvo naváže s vysokými školami dialog, který povede k celkovému zlepšení nabízených služeb v poradenských centrech. Děkuji.

Vážený pane ministře, dovolím si dotázat se vás ve vaší nepřítomnosti na následující téma.

Děkuji.

Vážený pane vicepremiére, moje otázka se týká problematiky, kterou má Poslanecká sněmovna na stole, a tuším, že předminulý týden ji projednávala. Jde mi o možnost plošného zákazu předjíždění kamionů na dálnicích, který já považuji za absolutní nesmysl a myslím si, že by to přineslo České republice obrovské problémy. Proto se vás chci zeptat na váš názor, jak se na tu situaci díváte, zdali existuje nějaká statistika, která by vypovídala o problematice porušování zákazu předjíždění, který už na některých částech dálnice máme, jestli to policie řeší či nikoliv. Poprosím pana ministra o odpověď.